Děkuji za slovo, pane předsedající.

Není to tady nic nedemokratického, jen možná někteří mají krátkou paměť.

A také si uvědomme, ano, jsou tady penzisté, ale ten, kdo má nejmenší příjem na hlavu jsou rodiny s dětmi.

Já vám také děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já doufám, že sleduje program schůze a že ví, že hnutí ANO tam má předloženo již několik měsíců novelu zákona, kde se má zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc, takže pan poslanec tady něco povídá a vůbec neví, co je už mnoho měsíců na programu této schůze Poslanecké sněmovny.

A teď jste si ji tam instaloval tedy nazpět, takže znovu je tam náměstkyní. Takže já si myslím, že právě KDUČSL mělo už ty možnosti, mělo svoji náměstkyni, neudělalo s tím vůbec nic a co považuji za úplně strašné je, že vy tady říkáte, že tady předkládáte důchodovou reformu. My všichni víme, že to důchodová reforma není, že to je pouze úprava parametrická, a přesto si dovolíte dát návrh, takže si absolutně protiřečíte, když ještě v rozpravě nepromluvil ani jeden poslanec, tak zkrátit tu dobu na dvakrát deset minut... Nic jiného k tomu říct nejde. Já jsem tady do současné chvíle nezaregistrovala, že tady ministr práce a sociálních věcí by vystoupil k jednotlivým pozměňovacím návrhům, aby se s námi chtěl o těch věcech, o té mimořádné a řádné valorizaci bavit!

Děkuji moc. Já budu hovořit k panu poslanci Bělobrádkovi, který tady uvedl několik věcí, vaším prostřednictvím. To, co tady předvedl je klasické rozdělování společnosti, kdy staví proti sobě seniory a rodiny s dětmi a rodiny s dětmi zase proti seniorům. A tak pokračuje samozřejmě v té rétorice pana ministra Jurečky, který taktéž tu společnost takovýmto způsobem rozděluje. Moc dobře víme, že když dával, já nevím, rozhovor na Novinky a další, říkal pokud nebude snížená valorizace u penzí, nezbude nám na rodičovský příspěvek. Takže toto se mně osobně nelíbí a proti tomu rozdělování společnosti, proti tomu stavění těch různých skupin proti sobě vystupuji už dlouze, protože to spolu prostě vůbec nesouvisí.

To řečnění dvakrát na deset minut, které jsme tady navrhovali, tak já si to pamatuju úplně přesně. Úplně přesně. Vůbec jsme nevěděli, co bude.

Všechno jsou to faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podívejte se do těch stenozáznamů. Kolikrát jste četli něco, co vůbec nemělo nic společného s daným bodem! Ale bylo to zvykem!

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, pane poslanče Bělobrádku, ano, vidím vás, prostřednictvím pana místopředsedy . Výborně, výborně, to jsem ráda, že jste tady... prostřednictvím pana místopředsedy, tak já myslím, nemusíte nám tady přednášet jednací řád, my umíme číst a známe ho.